Děkuji panu poslanci.

Děkuji panu poslanci a ještě jedna faktická pana poslance Novotného. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat obě ministrům, ať už to byl pan ministr Heger, anebo teď pan ministr Němeček, za to, že dnes je tady ta smlouva předložena v prvním čtení. Karlovarský kraj a zejména ašský výběžek dlouhodobě čeká na tuto smlouvu. My jako kraje nemůžeme uzavírat smlouvy tohoto významu a musíme čekat na to, až bude tato smlouva uzavřena, a potom teprve můžeme pokračovat dále. To znamená, jedná se o to, aby třeba sanitky záchranné služby nemusely objíždět celý ašský výběžek, ale přejedou ho z jedné strany na druhou a ušetří se tím hodiny, hodiny času a možná i zachrání lidský život. A tam samozřejmě je možné ještě o tom diskutovat. Děkuji, pane poslanče. Ještě zde mám dvě faktické pana poslance Klučky a pana poslance Mackovíka. Prosím, pane poslanče Klučko, máte dvě minuty. Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

V podstatě realizační fáze začne teprve tenkrát, až smlouva bude ratifikovaná a kraje a složky integrovaného záchranného systému začnou konkrétní podmínky vzájemné spolupráce dopracovávat. Takhle to funguje s Polskem, takhle to bude fungovat s Německem.

Myslím, že se nám to povedlo. A teď s využitím této polohy se povede i ta spolupráce s Německem. Děkuji panu poslanci Klučkovi a k mikrofonu prosím pana poslance Mackovíka.

Je to skutečně krok správným směrem, protože to zkvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče i v oblastech, kde dosud se to řešilo opravdu mnohdy i na hraně nebo za hranou legislativy, protože to nebylo vůbec žádným způsobem ošetřeno. Takže děkuji za předložení a skutečně my tuto smlouvu podpoříme. Děkuji panu poslanci a ještě tady mám další dvě faktické pana poslance Běhounka a pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já myslím, že argumentů pro to, aby tady byla tato smlouva jednoznačně posunuta do dalšího čtení a řešení, je mnoho.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, v podstatě všechno bylo řečeno. Chci jenom podpořit tento návrh a připomenout, aby se nezapomnělo ani na ostatní státy. Těch příhraničních oblastí máme celou řadu. Teď řešíme otázku Spolkové republiky Německo, je rozjednána smlouva s Rakouskem, ale máme také Polsko... Takže abychom nezapomněli i na tyto oblasti. A doporučuji, silně doporučuji, přikázat to zahraničnímu výboru k dalšímu projednání. A je na zvážení zdravotní výbor. Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu přihlášeného do rozpravy pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče. Dobrý den. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji vám. Děkuji panu poslanci. A zaregistrovala jsem... Hlásíte se, pane ministře...? Přihlášku pana ministra zdravotnictví do rozpravy. Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl vyzván, abych odpověděl, tak toto činím.

Nicméně tu připomínku vnímám a myslím si, že gros té práce, co se týče těch konkrétních přeshraničních dohod, bude na krajích. Myslím, že život konkrétně ukáže i spoustu dalších věcí, které bude časem třeba pozměnit, a myslím, že nic nebude bránit tomu, abychom po nějakém čase tuto dohodu upravili. Děkuji panu ministrovi a mám zde faktickou přihlášku pana poslance Váni. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, skutečně je to jiným systémem poskytování zdravotnické záchranné služby. Ta smlouva je o spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, není to o spolupráci zdravotnických záchranných služeb. To znamená, v případě, že by se na české straně do systému zdravotnických záchranných služeb zapojily i jiné složky, což zatím v tuto chvíli tak úplně není, pak by bylo možné v rámci této smlouvy o jejich zapojení i v mezinárodní spolupráci uvažovat. Německý systém je třeba jiný v tom, že používá tzv. first response skupiny, které jsou právě i z jiných subjektů, než je zdravotnická záchranná služba, ať už jsou to sbory dobrovolných hasičů, horská služba a jiné subjekty. Tento systém u nás zatím obvyklý není, i když v některých odlehlých oblastech by bylo možné o něm uvažovat. Tato rámcová smlouva to umožní. Takže myslím si, že by bylo rozhodně dobré ji skutečně podpořit.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, jenom opravím předřečníka. Ono už to existuje.